Je tam pozměňující návrh, že se třeba ponechá současný stav, součet 500 tisíc. Spousta konkrétních věcí.

Jediným spouštěcím mechanismem je Andrej Babiš. Že se potom už ta debata posouvá a bavíme se o principech, to je věc druhá.

Jestli je postavit před Sofiinu volbu všeho se zbavit a jít do politiky a sloužit veřejnosti, anebo si ponechat majetek, opatřit ho náležitým způsobem.

Prostě převede se to na někoho jiného. A opravdu potom je otázka, jestli to není bouře ve sklenici vody.

Protože ten návrh, jak je, jak jsem říkal, je namířen proti našemu předsedovi. Ale jak už třeba naznačil tady kolega Chalupa, a co internetové zpravodajské servery?

A víte, v čem je problém, proč to celé je? Že tady v podstatě neproběhla žádná diskuse. Žádná rozumná diskuse.

Neproběhlo žádné koaliční jednání. Koaliční partner nepřišel s tím, že hodlá předložit tyto návrhy a že tuto situaci chce řešit. Nepřišel s tím ani v době, kdy se podepisovala koaliční smlouva, kdy samozřejmě pan premiér moc dobře věděl, co pan Babiš vlastní a jak přišel do politiky. A teď to vadí. Největší problém mám skutečně s článkem 21 odst. 4, kdy nám Listina základních práv a svobod jasně garantuje, že všichni máme stejný přístup k veřejným funkcím, voleným, ale i jiným. A tato Listina je tímto způsobem poškozována. Já si myslím, že stále mluvím konkrétně k jednotlivým návrhům a držím se věcné roviny.

A až to bude zkoumat, případně, jak už jsem byl vyzýván několikrát a dotazován, jestli se obrátíme na Ústavní soud, tak Ústavní soud bude především zkoumat otázku proporcionality. Jestliže toto omezení, které vy navrhujete a které nemá obdoby v žádné vyspělé demokracii, jak jsme dneska slyšeli, jestli je za hranou, nebo není já tvrdím, že je za hranou. Protože náš právní řád nenabízí žádnou právem aprobovanou možnost, jak se zachovat.

Protože on ví, že jejich právní řád a jejich zvyklosti mu umožňují se vypořádat se svým majetkem, a asi by ho těžko otevřel.

Z tohoto důvodu, jak jsem říkal, tam těch věcí je víc, nedotažených. A celý problém je, že neproběhla žádná normální diskuse na nějaké slušné úrovni. Ta diskuse, co byla tady, to bylo buď ano, buď souhlasíte, nebo nesouhlasíte.

A jestli někdo tady má informaci o tom, že by třeba někdo přišel za Andrejem Babišem a řekl: My to chceme řešit, je tady velká společenská poptávka, vymysleme nějaký způsob.

V tom zmiňovaném Chorvatsku mají možnost, nebo dokonce povinnost, když jdou do politiky, do vyšší funkce, členové vlády, tak dávají svůj majetek do správy. Teď nechci nějak dělat reklamu, jsou to zpravidla advokátní kanceláře. Ale prostě mají způsob, mají odpověď. Já jsem se na to ptal už v tom druhém čtení. Jeden kolega mi řekl, že je mu to v podstatě jedno, co se s tím majetkem stane.

Takže bych poprosil na závěr všechny hlasující, podpořme původní vládní návrh a tyto pozměňující návrhy, které se objevily až částečně ve výboru a částečně v rámci druhého čtení, že to načetli sami poslanci a neproběhla k tomu žádná opravdu solidní diskuse, vraťme se k tomu. Na závěr bych jenom chtěl poprosit o pochopení. Je to možná na poslední chvíli, ta procedura není jednoduchá.

To je jediná změna. Určitě o ní blíže pohovoří ještě kolega zpravodaj, ale jsem pod tím podepsaný, tak není to žádná partyzánština, je to vydiskutované. Zkrátka se vychytaly mouchy a procedura, tak jak bude předložena, doufám, že je v pořádku a nebude komplikovat proces, kterého teď budeme účastni. Děkuji za prostor.

Teď tady mám dvě faktické poznámky. Takže bude mít dvě minuty. Děkuji, pane předsedo, dobré dopoledne, dámy a pánové. Já bych vás chtěla požádat, abychom respektovali jednací řád této Poslanecké sněmovny. Nacházíme se ve třetím čtení. Mě nezajímají zákulisní informace z ložnice vládní koalice. Nezajímají mě informace ani z vaší kuchyně, ani koupelny, to si řešte na koaličním jednání vaší koalice.